Já to potom vysvětlím. A protože nebyla otevřena obecná rozprava, tak teď ty pozměňováky nějakým způsobem obhájím, a celý jejich kontext.

Díky inflaci máte větší výběr prostředků. A docela by mě zajímalo, jak jsme na tom s výdaji kolem zastropování.

A rázem si myslím, že těch 19 miliard tam bude.

V případě ale důchodů tam ten problém je opačný.

To si myslím, že je problém, že ty automaty právě mají zabránit těm změnám, které za mě jsou nepřímou retroaktivitou.

Podobně kritický budu, když sem přijdete se změnou u stavebního spoření, která také, jak jsem pochopil, bude mít nepřímou retroaktivitu. S tím souvisí jeden základní argument, který vy jste tady...

Ale já jsem to vysvětloval. To samo o sobě jako číslo a jako důkaz předložení toho vašeho návrhu nestačí. Protože když tam se podíváte, tak v letech, kdy ty důchody také rostly relativně svižně, tak ale mnohem svižněji rostly reálné mzdy, protože byla nízká inflace a ekonomický růst.

Čímž se dostávám k tématu inflace.

Ale ten spotřební koš u seniorů je úplně jiný. Ten je úplně jiný. Tam ta inflace je mnohem vyšší. A oni nemají tu možnost to nějakým způsobem obejít. Tam jsou ty největší skoky. A to je ten problém.

Já tím nic nechci naznačovat, jenom v tomto poměru ten průměrný důchod stoupl nejpomaleji.